O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy, paní zpravodajko. Takže kdo s přednostním právem pan předseda klubu KSČM. Pane předsedající, paní a pánové, spolu s řadou z vás i já jsem v šoku. My jsme tady léta zvyklí hlasovat v souladu s poslaneckým slibem podle svého vědomí a svědomí, nikoliv podle nějakých taháků a tak podobně. Jen připomínám, že navzdory změnám, které na české politické scéně nastaly, na tomhle se tady nezměnilo nic a bohdá ani nezmění. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane předsedo.

Přece všichni víme, že nemůžeme všechna hlasování vědět, o čem se hlasuje. Samozřejmě že máme kolegy, podle kterých se řídíme.

Děkuji. Přednostní právo má i paní zpravodajka. Chce ještě něco říct? Ale nevypadáte tak. Takže vrátíme se k tomu, co máme hlasovat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. My si tedy zopakujeme hlasování.

Stanoviska už zazněla. Eviduji žádost o odhlášení. Odhlásil jsem vás až teď, takže prosím.

Počet se nám ustálil na čísle 145. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Jestli opět proběhne kontrola hlasování?

Omlouvám se všem kolegům. Hlasoval jsem ano, a na sjetině mám ne. Zpochybňuji hlasování. Ano, námitka zazněla jasně a já o ní dám bezprostředně hlasovat. Kdo je pro, abychom vyhověli námitce pana kolegy? Kdo je proti? Hlasování číslo 441. Přihlášeno 156 poslanců, pro 145, proti nikdo, námitce bylo vyhověno. Zopakujeme hlasování o tomto bodu. Nemusíme přednášet znovu. Už všichni víte, o co jde, tak to nebudu znovu opakovat. Ano.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Budeme pokračovat, paní zpravodajko, zdá se. Děkuji.

Stanovisko navrhovatele? Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Jde o pozměňovací návrh kolegy Hegera.